Je nutné zdůraznit, že Rusko cíleně útočí na ukrajinské civilisty a využívá utrpení a zastrašování jako nástroje ve svých pokusech demoralizovat ukrajinský lid i armádu a paralyzovat fungování státu za účelem okupace Ukrajiny.

Jak jsem již zmínila, akce ruských jednotek a dalších ozbrojených skupin vytvořených s podporou ruských orgánů na Ukrajině naplňují znaky válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a odpovědné osoby za ně musí být potrestány. Proto jsme na zahraničním výboru podpořili úsilí ministra zahraničních věcí o ustavení zvláštního tribunálu pro stíhání zločinů agrese, jakož i vyšetřování vedené Mezinárodním trestním soudem, vedoucí ke stíhání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Děkujeme také vládě České republiky za všechnu poskytnutou podporu a pomoc Ukrajině. Usnesení dále načtu v rozpravě. Moc děkuji za pozornost. Děkuji a zahajuji tímto všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil, jak bylo domluveno, za každý klub jeden poslanec.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážení kolegové, už od února jsme svědky toho, co se na Ukrajině děje, a čím více postupuje ukrajinská armáda na svém území, tím více jsme svědky zvěrstev, které tam ruská armáda napáchala.

Co se týče toho usnesení, my jako hnutí ANO věřím, že většinově s ním budeme souhlasit. Odsoudit ruskou agresi, a odsoudit zejména právě rozsáhlé útoky na civilní cíle je myslím velmi správné. Osobně s tím nemám problém, protože to, co Rusko předvádí na Ukrajině, se dá jistě považovat za teroristické činy a Rusko lze označit jako teroristický stát, nicméně osobně nejsem velkým fanouškem toho, aby plénum Sněmovny přijímalo jakékoliv rezoluce nebo usnesení, které nemají žádný následující krok.

Stáhneme velvyslance? Co budou ty následující kroky? Protože pokud toto uděláme, tyto otázky by měly být zodpovězeny dopředu. A znovu říkám já s tím nemám problém.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Pane kolego, já vám rovnou odpovím. Já si myslím, že v rámci usnesení, které teď chci načíst, jasně říkáme, že chceme podpořit ministra zahraničí v tom, aby redefinoval vztahy s Ruskem. To si myslím, že je jasný konkrétní krok, který musíme udělat.

A teď, jestli mi dovolíte, to usnesení rovnou načtu, ať je jasné, o čem se bavíme. Načítám: